Také děkuji.

Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych navrhl jako jeden z předkladatelů sněmovního tisku 403, jedná se o novelu zákona o zmírnění majetkových křivd občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi, vyřazení druhého a třetího čtení tohoto tisku z programu této schůze. Důvodem této žádosti, spíše nezvyklé žádosti, je přerušení projednávání tohoto tisku jak ve výboru garančním rozpočtovém, tak i ve výboru ústavněprávním. Došlo zároveň i k prodloužení lhůt pro podávání pozměňovacích návrhů v těchto výborech. Cílem je odpovědné posouzení připomínek ministerstev nejen k samotné předloze zákona, ale i k avizovaným pozměňovacím návrhům. Zájmem předkladatele je tyto připomínky pokud možno zapracovat a z tohoto důvodu bylo projednávání tohoto tisku ve výborech přerušeno. Děkuji za pozornost. Prosím paní poslankyni Hnykovou a po ní vystoupí pan poslanec Martin Lank.

Dobré odpoledne, vážené dámy a vážení pánové.

Navrhuji projednat tento bod dnes po pevně zařazených bodech a chci vás požádat o jeho podporu. Kvóty považuje většina českých občanů za nepřípustné a odmítá je a my to slyšíme od našich občanů na všech besedách, které pořádáme v krajích. Nejde jen o jednorázové přerozdělování, v rámci něhož česká vláda akceptovala přijetí prvních tří tisíc nelegálních imigrantů.

My chceme po vzoru Maďarska uspořádat referendum.

Děkuji vám za pozornost. Děkuji a prosím pana poslance Martina Lanka, připraví se pan poslanec Kádner. Hezké odpoledne, vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové. Dovolte mi dnes jménem Úsvitu znovu žádat předřazení našeho návrhu zákona o referendu, kde by občané České republiky měli právo rozhodnout o vystoupení České republiky z Evropské unie. Na rozdíl od pana kolegy Okamury máme k tomuto referendu připravený příslušný zákon a o něm se tady také naposledy hlasovalo. Pan Okamura si to jistě jenom omylem přivlastnil. Aby bylo jasno, tak jde o návrh, který předložil Úsvit Národní koalice. Jménem našeho klubu žádám o jeho pevné zařazení na dnešek jako třetí bod po projednání veta pana prezidenta ve věci školského zákona a po projednání našeho návrhu zastavení nepromyšlené inkluze. Dámy a pánové, tento návrh zákona o referendu k vystoupení z Evropské unie už ve Sněmovně leží skoro půl roku a vládní koalice blokuje jeho projednání.

Ministr vnitra Milan Chovanec uvedl, že by takzvaný suspenzivní mechanismus měl být spuštěn například ve chvíli, kdy by občané určité země přicházeli do Evropské unie ve velkých počtech, žádali o azyl, ve výrazném počtu páchali trestnou činnost a podobně. Členská země Evropské unie se tak bude moci se svými důvody obrátit na Evropskou komisi, která bude muset rozhodnutí předložit všem státům osmadvacítky, a všechny to budou muset schválit. Není to nic jiného než další kompetence Bruselu, další zbraň byrokratických elit Bruselu, která omezuje suverenitu naší země. Občané České republiky evidentně nechtějí přijímat nelegální imigranty a nechtějí, aby Turecko, čile obchodující s Islámským státem, mělo bezvízový přístup do České republiky. Uvědomuji si, že zřejmě bohužel řada z vás chce kvůli dotacím a funkcím v Evropské unii zůstat v podstatě za každou cenu. Ten, kdo se bojí a ustupuje, totiž prohrává. Tento princip už pochopili ve Velké Británii, kde variantu odchodu z Evropské unie položili v podobě referenda skutečně na stůl a jednoznačně na tom získávají. Důkazem je to, že si Británie už teď vyjednala podstatné ústupky. Na téma takzvaného czexitu napsal velmi zajímavou analýzu makroekonom Pavel Kohout, mimo jiné dvě volební období byl členem Národní ekonomické rady vlády.

A jaký byl výsledek? Jednoznačný a brutální. Bude chtít ukázat, že mimo Evropskou unii neexistuje prosperita. Ukázalo by se totiž, cituji Pavla Kohouta, že Evropa může fungovat i bez bruselských úředníků, europoslanců a dalších korytářů. Lze očekávat, že Brusel odpoví na případný odchod z Evropské unie obchodní válkou, a to i za cenu, že tato obchodní válka poškodí zbylé členy Unie. Dámy a pánové, zdálo by se, že po takovém zjištění, že Brusel by nás nešetřil, že by se mstil, bychom občanům neměli dát právo rozhodnout, zda z Unie odejít. Opak je ale pravdou.

Pokud ale možnost odchodu zůstane otevřená i za cenu různých nepříjemností, Brusel bude přece jen mít nějakou motivaci chovat se alespoň trochu slušně. Aspoň se v to dá doufat.

Pokud si většina občanů přeje z Evropské unie odejít, a to by referendum mohlo ukázat, žádný politik nemá právo v tom občanům bránit.